A teď vám řeknu, proč jsem nehlasoval. Aby ke mně jeden opoziční poslanec přišel a vyčetl mi, že jsem tady dvacet minut mluvil zcela evidentně k věci, že to zdržuji, tak to tedy opravdu, to už je přes čáru. Marek Výborný je toho svědkem. Tak jsem pro to nehlasoval. To se na mě nezlobte. Tato vláda pokračuje ve věcech týkajících se exekucí, insolvencí, to, co tady bylo od roku 2000 do roku 2014, a taky to dokončí. To se na mě nezlobte. Ale vyčítat poslanci, že dvacet minut mluví evidentně k věci vezměte si stenozáznam a zkracuje to, aby maximálně vyšel vstříc, tak to tady ještě fakt jako nebylo. A ještě zde mám nějaká přednostní... Je 19 hodin. Již jsme mimo body. Již nemůžeme projednávat zákony. Jenom to avizuji pro všechny. Kolegyně, kolegové, já za poslanecký klub sociální demokracie se také musím ohradit proti tomu, že bychom nechtěli změny v exekucích, insolvencích, zákazy dětských dluhů a podobně.

Takže za poslanecký klub sociální demokracie se ohrazuji.

Děkuji. Pro všechny ostatní poslance, kteří nejsou nadáni přednostními právy, bych vás chtěl informovat, že dnes již nic neprojednáme.

Já jsem rád za veřejný příslib, který tady zazněl od paní poslankyně Valachové, že už konečně tento zákon projednán bude. Ale dokud to nebude realitou, jsou to jen slova. Realita je taková, že ten zákon tady leží více jak rok a půl, že se na jednání Sněmovny dostal díky tomu, že zvláště hlasy opozice byla svolána mimořádná schůze. Jednání mimořádné schůze zařadil na tento pozdní čas, na pátou hodinu, předseda za hnutí ANO. Vy jste tady, hnutí ANO, hlasovali proti tomu, abychom hlasovali po sedmé hodině a ten tisk dneska dokončili. Vzali jste na sebe odpovědnost za milion lidí, kteří jsou v průšvihu. Nechali jste je padnout do vody a necháváte je se topit. Dneska jste hlasovali pro pár exekutorů, pro pár obchodníků s chudobou, kterým jste prodloužili o pár měsíců jejich krásný život z toho, jak drbou chudáky. A to jste dneska udělali. To jste prostě udělali! Hodili jste je přes palubu a můžete tady vyprávět, co chcete, ale to je realita, která je na hlasovacích sjetinách. A věřím tomu, co tady zaznělo, a věřím tomu, že když pan premiér to opakovaně vydává za svoji prioritu, jak to bude obrovsky řešit, tak tedy už konečně věřím, že to snad uděláte.

Za poslanecký klub sociální demokracie a už klidným hlasem ke kolegům předřečníkům: platí to, co jsem řekla, to znamená, že sociální demokracie tak jako doposavad, i dále bude usilovat o to, abychom pravidla ve změnách exekucí a insolvencí učinili.

A jenom ještě chci říct jednu věc. A na tom se teď v tuto chvíli nic nezměnilo. Děkuji za slovo. Zítra to navrhneme.

Já si myslím, že kdybyste to skutečně chtěli, nezařadíte tu věc na schůzi, která začíná několik málo hodin před tím, než skončí jednací den.

Takže bude šance projednat to v následujících dnech. My to navrhneme, ať už tedy zítra, nebo v pátek, a budete moct svoji ochotu vyjádřit hlasováním, protože to je to, co je podle hesla ukázaná platí. To jsou všechny přihlášky.